A já toto vnímám, i tu debatu, která se tady vede, vedli jsme ji tady tři roky my jsme tady neustále naráželi na zcela zavřené dveře a neochotu se bavit, a vedeme férovou politickou rozpravu a debatu o tom, zda tady má fungovat spojený model veřejné správy, nebo nikoliv.

Děkuji za dodržení času.

Prosím paní poslankyně s faktickou. Já bych chtěla zareagovat na pana poslance Adamce, prostřednictvím paní předsedající. Tady je zákon, který nabyl účinnosti, ten zákon je účinný.

Takže my jsme zákonodárci, my tady schvalujeme zákony, podle kterých se máme chovat.

A počkám, až bude jiný. To přece nemyslíte vážně? Děkuji. Děkuji.

Pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za čas. Chtěl bych reagovat na termín destrukce veřejné správy, který použil pan vážený kolega Adamec. Ale řekněte mi, co chráníte? Vy opravdu říkáte, že to funguje?

Že teď byl případ v Karlovarském kraji, že měli dobrá čísla, že měli přezkum nula no protože neměli obsazené vůbec to místo, takže oni měli totiž rozhodnutí nula, žádné stavební povolení nula, tak nebyl ani přezkum, nula. Z velkých měst na Moravě, u velkých měst, posílají, podepisují výjimky, aby z těch velkých stavebních úřadů mohli o víkendech jezdit do těch malých a tam vydávat stavební povolení pro ty lidi. Prostě smíšený model veřejné správy se v tomto případě neosvědčil. Byl jsem velmi zdrženlivý, ale věcné argumenty mě přesvědčily.

A já si myslím, že to opravdu řešit musíme. A já budu mít samostatný projev, tak tam řeknu zbytek. To je reforma.

Já bych si dovolila zareagovat na pana poslance Marka Výborného, prostřednictvím paní předsedající. Já se omlouvám to jednání probíhalo na půdě Poslanecké sněmovny, ne na Ministerstvu pro místní rozvoj.

A myslím si, že byste to měli uznat a že už by se to nemělo do budoucnosti opakovat. Druhá věc, ohledně pana Adamce, prostřednictvím paní předsedající.

Tak to prostě je! Protože je státní správa a samospráva, a je systémová podjatost problematická. A mohu vám říct, byla jsem nějaký ten měsíc nebo nějaký ten rok na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Kde je ten občan, který se dozví, že bude moci stavět rychleji, že to bude vyřešeno? To znamená, že se tady budeme hádat, jestli to je systémové. Přiznejme si, a to přiznáváte i vy, že to nefunguje. Nefunguje to, a jaký je váš plán?

Neurážejte prosím tady moji kolegyni.